Tady si musíme objektivně připustit, že část uprchlíků z různých, velmi objektivních důvodů práci nezíská. Ano, jsou mezi nimi zdravotníci a já se opravdu, opravdu snažím, aby všichni mohli v našem zdravotním systému pracovat, ale ono to není zas tak úplně jednoduché, protože systém vzdělávání na Ukrajině je jiný než v České republice. Tak co se pak stane? No, rád bych uklidnil neziskové organizace nestane se nic.

Je potřeba pouze dát dostatečně dlouhé období.

Proto bych rád, aby to přechodné období trvalo řekněme dva, tři měsíce.

V žádném případě jako ministr zdravotnictví nepřipustím a budu o to prosit jak opozici, tak koalici, aby mě vždycky v tomto směru podporovala aby došlo ke zhoršení péče pro české občany a pro kohokoli, kdo žije na území České republiky.

Takže ano, dovedu si představit nějaké rozumné zkrácení, a pokud takový návrh padne, jsem připraven ho podpořit, je mně jedno, jestli padne od opozice nebo koalice, ale prosím, mysleme na to, že tam musí být dostatečný prostor. Zdravotní péči budou mít poskytnutou, bude dostatečné přechodné období a budou vždycky ochráněny českým státem a české zdravotnictví jim vyjde vstříc. Samozřejmě, že ty statistiky, a tady si dovolím reagovat na tu poznámku, prostřednictvím pana předsedajícího, pana poslance Brázdila ty statistiky se mění.

Oni jsou ti, kteří navrhují řešení. Navrhli řešení a my teď vrhneme všechny naše peníze do vzdělávacích programů praktických lékařů a pediatrů tak, abychom jich co nejvíce vychovali nejenom v letošním roce, ale v následujících letech, ta situace se bude postupně zlepšovat. Problém je stomatologie a tady, a já se to nebojím říct, děkuji panu senátorovi z Moravskoslezského kraje a je to senátor za hnutí ANO, děkuji panu poslanci Vondrákovi, který se té akce zúčastní, za svolání něčeho na Ministerstvu zdravotnictví, kde jsme pozvali předsedu stomatologické komory, prezidenta, tedy současného i minulého, pozvali jsme tam senátory a poslance z kraje, respektive pana hejtmana, pozvali jsme tam pojišťovny a další a já se chci bavit o tom, jak vyřešíme stomatologii. Pokud bude dostupná stomatologická péče pro ukrajinské uprchlíky, jsem si stoprocentně jistý, že bude dostupná i pro české občany.

Bezesporu je možné zkrátit tu 180denní lhůtu a tady čekám na nějaký návrh, který bych byl schopen podpořit. Je bezesporu možné a jisté, že musíme poskytnout maximální péči jak uprchlíkům, tak českým občanům a nemůžeme mezi nimi dělat rozdíly. Nemůžeme zhoršit dostupnost péče pro české děti, pro české maminky, naopak. A je naprosto jisté, že i když proběhne nějaké to časové údobí, ať už to bude 180 dnů, nebo nějaké jiné, tak okamžitě se z nich stávají cestou úřadů práce zase státní pojištěnci.

Prosím, pane poslanče. Dámy a pánové, já to maximálně zkrátím.

První bod se týká Prahy a té relokace.